Jedno procento je zhruba 12 mld. příjmů do státního rozpočtu, to je 24 až 25 mld. meziročního přírůstku, což je víc než ono půl procenta. Takže vláda při tomto minimálně požadovaném tempu nemusí vůbec šetřit, nemusí vůbec snižovat výdaje.

Já bych si samozřejmě přál rychlejší tempo, ale respektuji, že to bude to nejpomalejší možné, tzn. půl procenta ročně. Za předpokladu, že by vláda byla ochotná jít tímto minimálním způsobem šetření, tzn. šetřila by třikrát pomaleji než my, ale stále by šetřila, za tohoto předpokladu garantuji hlasy všech poslanců TOP 09 pro podporu fiskálního kompaktu, pro podporu finanční ústavy a pro podporu všech návrhů státních rozpočtů, které budou odpovídat této finanční strategii. Jakkoli návrhy státních rozpočtů nebudou odpovídat našim prioritám, bude tam třeba více na mzdy nebo více na sociální dávky, než nám by se líbilo, méně na vědu a výzkum, než nám by se líbilo, jakkoli nebudou odpovídat těmto prioritám, budouli odpovídat této strategii a tomuto minimálnímu šetřicímu tempu, můžete se spolehnout na podporu všech našich hlasů, nejenom u těch dokumentů, které vyžadují ústavní většinu, ale také u návrhů státních rozpočtů.

Prosím vládu... Nabízím vládě jednání na toto téma, nabízím vládě písemnou dohodu. To potom nemůžete říkat, že šetříte. Buď jedno, nebo druhé. Před řádně přihlášenou paní poslankyní Chalánkovou zde mám jednu faktickou poznámku, takže poprosím pana poslance Bendla o faktickou poznámku. Děkuji za slovo.

Před volbami a některé dokonce řekl v tuto chvíli tady před volbami padaly řeknu hlasy o tom, jak stát má šetřit, jak stát neinvestuje. Dokonce to říkal pan místopředseda vlády i tady, že už dávno mohlo být postaveno ledacos. A to musí být z investičních finančních prostředků, nikoliv z prostředků, které jsou provozní. Ale v tom samém projevu nám tady říká, že bude nabírat úředníky na Ministerstvo financí, tzn. jedním slovem: zvyšovat provozní výdaje státu. To nás čeká pravděpodobně. Ale ono už se tak i stalo, že stát najímá další úředníky. Státní pozemkový úřad od pádu Nečasovy vlády nabírá 230 nových úředníků. To jsou desítky milionů korun, které mohly být proinvestovány v těch silnicích, pane místopředsedo vlády. Ročně, v uvozovkách, jenom na Státním pozemkovém úřadu. Nevím, kolik budou činit náklady potom, až se sečte, kolik nových úředníků bylo přijato na jednotlivé resorty místo toho, aby byly proinvestovány v investicích, které jste tady sám kritizoval, že neexistují. Děkuji za dodržení času. Registruji v tento moment další tři faktické poznámky, takže první s faktickou poznámkou je pan Ivan Filip. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A jako představitel nejsilnější opoziční frakce tady v českém parlamentu mám jedinou obavu aby ta nabídka nebyla kompenzována tím, že se nebudou odhalovat právě ty resty, které tam po sobě pan bývalý ministr financí zanechal. To bych byl opravdu velmi nerad! Děkuji.

Vážené kolegyně a kolegové, to, co jsme slyšeli před chvílí od pana ministra Kalouska, je byznys plán, který jsem viděl v televizním pořadu Den D. Ono je velmi těžké predikovat vývoj ekonomiky na následující léta. Je to takové věštění z křišťálové koule a samozřejmě ta čísla o spotřebě a příjmu to velmi výrazně ovlivňuje. Dále nerozlišuje mezi spotřebou a investicí. Dovoluje nám fixovat spotřebu, ale kde budeme mít peníze na ty investice? To je potřeba přece dělat. Spotřebu navíc nelze zafixovat. Když se podíváme jenom na to, jak bude přibývat počet důchodců, tak mandatorní výdaje prostě porostou bez ohledu na to, že budeme respektovat excelovskou tabulku pana ministra Kalouska.

Takže můžeme se na to podívat jako na plán, který je předložen na úrovni dne D, ale nedá se realizovat. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče.

Tady ty politické prognózy o tom, jak to bude hezké příští a přespříští rok, když se dáme dohromady s opozicí, to není na pořadu dne. Na pořadu dne je stav státu, který tato vláda převzala. Jsou tady dluhy, to je naprosto zřejmé, a je tady podržená poptávka, co se týká státu.

A poptávka domácností byla také podržená.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš.